Máme dvě možnosti. Pokud byste čirou náhodou měl pocit, že o tom chcete hlasovat en bloc, tak nám to řeknete.

Nemyslím, že je to potřeba. Myslím, že stačí, abychom se tím prověřili.

Tak tady budeme mít možnost o každém oboru činnosti hlasovat jednotlivě.

Nebo že bychom nevěděli, že zatížíme EET 15.12 výrobu plastových výrobků pro stavebnictví. Výroba ostatních chemických výrobků, výroba biolihu.

Nemožnost efektivní kontroly těchto povinností jasně ukazuje, že nejlepší je neschválit tento návrh zákona. My jsme k tomu přistoupili seriózně a na konkrétních případech.

A pevně věřím, že mnohé z nich, když už to nezrušíme jako celek, že mnohé z nich nezatížíme EET.

Pokud se nepodíváme do regionů, nezeptáme se našich starostů, místostarostů, kde ten problém je, tak nebudeme rozhodovat správně.

nám to připadá úplně zbytečné.

Pokud už taková povinnost má vzniknout, aby to bylo jednou ročně. Například při daňovém přiznání, ať je to při jedné byrokratické činnosti.